Nejde tedy celostátní hlasování, jiné lidové hlasování se na federální úrovni konat nemůže. No jo, ale samozřejmě ty úpravy jsou pak na té spolkové úrovni. Zákonnou iniciativu má podle čl. 76, odst. 1 pouze spolková vláda, tu zákonodárnou iniciativu, poslanci Spolkového sněmu, Bundestagu, a Spolková rada, Bundesrat. Lidová iniciativa tedy také není na federální úrovni možná. Ale právě to referendum oni mají upraveno na té spolkové úrovni, na úrovni těch spolkových zemí.

Tady bych jenom dodal, že ty podpisy nemusí být ověřené.

Ministerstvo lidovou žádost zveřejní a určí čtrnáctidenní lhůtu, ve které mohou voliči žádost podepsat. Obce stanoví místo a čas k podepisování žádosti.

K platnosti lidové žádosti je třeba, aby ji podpořilo 10 % oprávněných voličů.

Pokud ji nezměněnou přijme, nekoná se lidové rozhodnutí, jinak musí být lidové rozhodnutí o žádosti vyhlášeno ve lhůtě dalších tří měsíců.